Děkuji předem za podporu tohoto návrhu. Děkuji. Nikoho dalšího s přednostním právem v tuto chvíli nevidím.

Děkuji, pane předsedo.

Co diskutujete, běžte to prosím řešit do předsálí. Klid, prosím!

Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedo.

Posléze došlo k ukončení jednání a nyní je možné tento bod již projednat na této řádné schůzi, na kterou byl vlastně přerušen.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Je to návrh, aby tento tisk byl zařazen jako první bod zítra, ve středu, anebo druhá možnost, zítra ve středu po pevně zařazených bodech.

A poslední důležitá věc: řada krajů právě díky prevenci a práci s rodinami včas velice snížila právě počet dětí, které v tom nejnižším věku jsou odebírány z rodin, nicméně ještě některé kraje od této praxe neupustily a patříme mezi poslední země Evropy.

Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já se na vás obracím už standardně jménem volební komise s prosbou o zařazení volebních bodů do tohoto týdnu a prosil bych o dvě hlasování. Nejdříve první hlasování zařadit do programu schůze úplně nový bod, je to návrh na volbu členů orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb.

Velmi krátce zákon pak byl zmírněn, vláda na to už reagovala, takže tím návrhem sem pro Sněmovnu byla úspěšná, nominační dopis předsedy pana předsedy, pana premiéra nám poslali kolegové z vlády 1. července. Volební komise na konci toho posledního týdne před 14 dny rychle reagovala, takže 2. července jsme obdrželi veškeré informace včetně životopisů.

A ad 2, následně prosím o pevné zařazení celého bloku volebních bodů, tak jak se v těch posledních týdnech ustálilo, na středu večer na 18. hodinu, a to v tomto pořadí: nejdříve návrh na volbu dozorčí rady Vinařského fondu, je to druhé kolo, poté návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, také druhé kolo, poté teď zmíněný nový bod Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb a konečně ještě na závěr několikrát přerušený bod návrh na volbu členů Rady České televize. Jen opakuji, zítra ve středu 14. července na 18 hodin. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, kolegové.

Mám prosbu, abyste to podpořili, předpoklad je, že snad to schválíme rychle, protože ministerstvo vyslyšelo naše připomínky, a nejenom naše připomínky, ale také připomínky Asociace dětských skupin, komunálních politiků, kteří k tomu sepsali petici, a také rodičů, a vlastně ty pozměňovací návrhy jsou shrnuty do jednoho pozměňovacího návrhu. Takže vás moc prosím, podpořte to.